Bavíme se ne o úplně nezajímavých tématech. A pokud chcete tu faktickou informaci v její určité strohosti tak, jak byla publikována, tak velitel pro Evropu generál Breedlove konstatoval, že jsou narušovány vzdušné prostory některých aliančních zemí. Konkrétně se jedná o Portugalsko, pokud byste chtěli být explicitní. Toto vše bylo ale publikováno v minulých dnech. A zažádal si směrem k vládě Spojených států o určitou posilu. To je vše.

Děkuji panu ministrovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Gabal, po něm s přednostním právem pan poslanec Černý. Pane místopředsedo, děkuji. Kolegyně a kolegové, vládo, já bych rád podpořil stanovisko zpravodaje, abychom hlasovali. Protože názor na bezpečnostní chování Ruska mj. vyjádříme hlasováním o nereprezentativnosti návštěvy místopředsedy Filipa.

To říkám jako jeho místopředseda. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec, také s faktickou poznámkou. Já bych ještě před hlasováním poprosila pana zpravodaje, zdali by nezvážil, že bychom dali jeho usnesení a můj návrh doprovodného usnesení dohromady, aby to usnesení v ukládací části znělo vůči místopředsedovi Poslanecké sněmovny, že má uloženo bezprostředně po hlasování odeslat všemi dostupnými elektronickými a jinými prostředky dopis do Dumy o usnesení, které tato Poslanecká sněmovna, pevně věřím, že přijme. Paní poslankyně, přestože vás mám rád, nacházíme se v obecné rozpravě. Prosím, abyste se odkázala v podrobné rozpravě na návrh usnesení. Nyní s faktickou poznámkou prosím, pane poslanče. Dámy a pánové, jenom v krátkosti. Vede se tady úžasná diskuse. Já bych měl na vás otázku.

Rád bych slyšel, co je větší riziko. Protože zpochybňovat to, co tady řekl pan Koskuba, mi připadá velmi nepatřičné. Jestliže Rusko ohrožuje náš vzdušný prostor, já to považuju za obrovské riziko a zcela vážně bychom se o tom měli bavit. Jenom si dovoluji upozornit, že při této vážné diskusi se na nás nevěřícně dívala mládež. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan poslanec Černý. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, zpravodaj, nebo už ani nevím přesně kdo, ale někdo tady mluvil o propagandě a zneužívání propagandy z jedné či z druhé strany. Já se přiznám, že i jako místopředseda výboru pro obranu jsem byl relativně v klidu, když pan ministr obrany informoval o ohrožení našeho nebo jakéhokoli jiného vzdušného prostoru členské země Aliance, protože jsem to bral jako součást té propagandy. Jeho vystoupení prostě mělo propagandistický charakter a já jsem si říkal: no, není to nic moc, jako propagandista by se mohl vytáhnout, ale pokud to v někom vzbudilo obavy a pan Koskuba dal jasně najevo, že to považoval i za něco jiného, tak k tomu musím ještě něco dodat. Nevím, jak moc pan ministr obrany je ministrem obrany a jak moc je propagandistou. Ale vím docela jistě, že do dnešního dne si v otevřených zdrojích protože já taky žádné jiné nemám, ale potěšilo mě, že pan ministr taky žádné jiné nemá, a tím pádem jsme na tom stejně takže vím pozitivně, že do této chvíle si žádný členský stát Aliance ani Evropské unie nestěžoval na to, že by nějaký cizí letoun pronikl do jeho vzdušného prostoru. O tom prostě nevím. Nevím ani o tom, že by si jakákoli letecká společnost stěžovala na to, že by je nějaký letoun přímo ohrozil. Tedy jinými slovy, to, co se odehrává v našich médiích dost často, lze považovat za jakousi kouřovou clonu, kterou vypouštějí novináři ve snaze dramatizovat situaci a vztahy mezi řekněme Ruskem a dnes už dá se říct zbytkem západní civilizace. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že jsou to fámy a že jsou to velmi nebezpečné hry, které mohou jen skutečnou situaci zhoršit. A pokud nám pan ministr potom chce sdělit, že kdyby náhodou došlo k narušení vzdušného prostoru, tak že je to záležitost výboru pro obranu... To je zase už úplně jiná kategorie. A dostáváme se do úplně jiné polohy. To už by byl opravdu velmi vážný konflikt, který bychom museli řešit rozhodně ne na půdě jednoho výboru. Jsem nesmírně zděšen z toho, kam se dostáváme touhle tou diskusí, že se z původního vnitřního problému Sněmovny pomalu posouváme někam úplně jinam a začínáme řešit současnou složitou zahraničněpolitickou situaci. Nicméně jsme připraveni vést i tuto diskusi. Děkuji panu poslanci Černému. Prosím, pane poslanče.

To má být přesně obráceně. Ten, kdo někam letí reprezentovat, má tady předstoupit a konkrétně ve vztazích se současným Ruskem má říci: je tady nějaké pozvání, to pozvání je citlivé, ale já bych tam přesto letěl, protože si myslím, že je to z těchto a těchto důvodů rozumné. A Sněmovna řekne: rozumné to není, ty tam letět nemáš. Takže já odmítám teď někoho vyvolávat, co dělá, nebo nedělá. On tam prostě evidentně letět neměl. O tom je to usnesení, které navrhl pan kolega Kalousek zcela správně. Já si myslím, že můžeme pomalinku dojít k tomu hlasování.

Místopředseda. Letěl za tuhle Sněmovnu, anebo je to jeho soukromá návštěva Ruska. Omlouvám se. Nezlobte se prosím, páni poslanci. Nyní s přednostním právem pan poslanec Černý. Děkuji, pane místopředsedo. Já chci jen prohlásit, že kdyby platilo to, co před chvílí řekl pan kolega Blažek, tak bychom byli nesmírně rádi.

Bohužel zatím to tak není. Ale jestli se k tomu po této diskusi přiblížíme, budeme jen rádi. Ujišťuji vás, že to budeme všemi deseti podporovat. Děkuji panu poslanci Černému.

Vidíte, jak to probíhá. Takže já si dovoluji vznést procedurální návrh přerušit projednávání tohoto bodu do pátku. .